Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 52. i ostale članove u kojima se navode reči: "Dana slanja na objavljivanje", amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Zakon o javnim nabavkama, to treba svaki put da naglasimo, je nastao kao posledica insistiranja EU, koja vam je diktirala i onaj prethodni i ovaj sad i opet imaju primedbu na primenu Zakona, pogotovo što neke odredbe koje su ovde predvidele će se, kažu, primenjivati kad Srbija uđe u EU, a to znači nikada. Ali, mi srpski radikali imamo primedbe na primenu Zakona o javnim nabavkama, zato što se zapravo ovaj zakon, i sada aktuelni, ali ni onaj prethodni, ne primenjuje. Ne primenjuje se zato što se zloupotrebljava institut malih nabavki, zato što se zloupotrebljava institut nameštenih tendera i što se zloupotrebljava institut nabavki bez tendera. Koliko god vama to smetalo, mi ćemo vas do besvesti podsećati da ste donosili zakon leks specijalis, poseban zakon, da biste omogućili da američka firma "Behtel" dobije poslove na gradnji auto-puta od Preljine do Pojata i da taj posao Srbiju košta 300 miliona evra više nego što taj posao zaista vredi. To je nešto što je urađeno i što je isplanirano pre više od godinu dana, zapravo od oktobra prošle godine te aktivnosti traju i onda je nama jedno vreme objašnjavano da se to radi radi boljih odnosa sa SAD, što, naravno, nema nikakve veze, s obzirom da firma "Behtel" nema nikakve veze sa SAD, osim što je kompanija koja se nalazi u toj državi, kao što ima ne znam koliko kompanija u Srbiji koje nemaju veze sa državom, naprotiv, mogu biti u ozbiljnim sukobima i kriminalu i korupciji, itd, ali se samo nalaze na teritoriji države Srbije. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Izvolite. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, evo, ja sam sad čuo za institut nameštenih nabavki… (Miljan Damjanović: Tendera. To prvo da raščistimo odmah. Druga stvar, javne nabavke malih vrednosti, isti je postupak kao i za svaku drugu javnu nabavku, samo su nešto kraći rokovi oglašavanja i prikupljanja ponuda, tako da i to ne može nikako da bude predmet zloupotreba, osim da ne bude pod udarom zakonom predviđenih sankcija. Međutim, ovo što stalno ide jedna priča, a to je da je Vlada Republike Srbije namestila posao koji se smatra javnim radovima na izgradnji Moravskog koridora. I cela priča se vrti oko toga da je ministar Zorana Mihajlović namestila taj posao. Koliko je meni poznato, ministarstvo u ovom slučaju ne može da učestvuje bez Vlade Republike Srbije. Znači, ministarstvo može da vodi pregovarački postupak, ali pre toga mora da ima saglasnost Uprave za javne nabavke, pa kad završi pregovarački postupak, da o tome obavesti Vladu Republike Srbije, Vlada Republike Srbije da donese posebnu odluku i da na osnovu te posebne odluke ovlasti nekog ministra ili potpredsednika Vlade da potpiše ili predsednika Vlade da potpiše jedan takav ugovor. Na kraju, ako je to međudržavni sporazum, što u ovom slučaju nije, saglasnost bi morala da da i Narodna skupština. To je ceo jedan postupak da bi neko mimo, odnosno primenjujući samo jedan deo Zakona o javnim nabavkama, mogao da dobije posao u pregovaračkom postupku, kada je u pitanju Vlada Republike Srbije. Sad, da li neko hoće da mi kaže da je, evo, ovde ovlašćen predstavnik predlagača, Vlade, gospodin ministar Zoran Đorđević korumpiran i da je učestvovao u jednoj takvoj prevari? Hoće li neko da mi kaže i da me ubedi da je predsednik Vlade, gospođa Ana Brnabić, kriminalac koji je učestvovao u jednom ovakvom postupku? Da ne nabrajam redom sve ministre. Ovde je u pitanju samo jedna želja da se na osnovu političkih poena, što je legitimno pravo, ali legitimno pravo je i da mi odgovorimo i da objasnimo šta je istina, steknu određeni politički Nemam ništa protiv toga, ali imam da kažem tu potrebu da odgovorim da to nikakve veze nema sa istinom. Druga stvar, zasnivati tu svoju teoriju na osnovu ponude koju je dala neka druga kompanija, kad nije čak ni vođen pregovarački postupak, i da je navodno ta ponuda jeftinija za 300 miliona evra, moram da kažem da u svakom postupku, pa i u pregovaračkom, postoji specifikacija javnih radova koji treba da se izvrše i da na osnovu te specifikacije radi se procena vrednosti javnih radova, a na osnovu procenjene vrednosti javnih radova pozivaju se kompanije koje mogu, pozivaju se sve koje žele, naravno, da učestvuju u tim javnim radovima. Sad da li zaista neko veruje da, pored čitave jedne ovakve procedure koja se sprovodi, može da se dodeli posao koji je skuplji, verovali ili ne, za 300 miliona evra. Ja zaista u to ne mogu da poverujem. Nije u pitanju tri, nije u pitanju 13, u pitanju je 300 miliona evra, pa postavljam pitanje, kada neko nešto tako kaže, da li može da zamisli šta je to 300 miliona evra? Druga stvar, takođe kroz ovu diskusiju se sprovodi jedna kampanja, kažem opet, legitimno, ali moramo da odgovorimo da niko još nije postavio pitanje – da li je u toj prvobitnoj ponudi, koja je data pre četiri ili pet godina, bilo uređivanje korita reke Morave i njenih pritoka? Sad postavljam još jedno drugo pitanje – da li neko stvarno normalan može da pravi auto-put, a da ga ne obezbedi od poplava, od poplava koje su bile tu, jer to je plavno područje? Ja mislim da je to možda moglo za vreme bivšeg režima, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, tad je bilo sve moguće, da se pravi auto-put iz njive u njivu, s tim da se neka druga njiva preskoči, jer nije završen postupak eksproprijacije. Dalje, čitava jedna fama se napravila oko te eksproprijacije. Eksproprijaciju vrše lokalne samouprave na osnovu odluke o javnom interesu. To je sudska zaštita, ali se obavezuju i svi drugi organi u tom postupku, postupku eksproprijacije, da budu efikasni i da na vreme donose odluke ili presude. Sad neko kaže – pravićemo auto-put, a nećemo da uredimo korito reke Morave, pa, ne daj Bože, još dok budu ti radovi da to sve bude poplavljeno i odneto vodom. Hajde da vidimo da li je ta ponuda, ekskluzivna ponuda, za koju neko tvrdi da je i povoljnija, predviđala i uređenje korita reke Morave. Dalje, hajde da vidimo, nije u pitanju samo izgradnja auto-puta, koji je preduslov za ekonomski razvoj tog dela Srbije, nego valjda kroz izgradnju tog auto-puta zaštitićemo i poljoprivredno zemljište i naselja koja se nalaze pored auto-puta, odnosno, rešićemo višedecenijski problem koji imaju naši građani na toj deonici auto-puta. Ja sad postavljam pitanje – da li neko zaista misli da je to besplatno? Ne možete tek tako, odokativnom metodom, da procenjujete da li je nešto zloupotrebljeno ili nešto nije itd. Ko vrši procenu radova? Valjda preduzeća koja za to imaju odgovarajuće i licence i bave se projektovanjem takve vrste radova. Ne moraju da budu državna. Imamo i CIP, ali ne mora da bude državno.

Još jedna stvar. Tu je i sud koji daju građani da li je to zaista tako ili nije, da li to njima zaista treba ili ne treba i da li je, kao što to neko priča, otet novac od građana Srbije. Znači, može svaki poslanik, svaki građanin može, bukvalno, da vidi kako se novac troši. Hajde da pravimo uporedno sa nekim drugim deonicama, ne mora u Srbiji, ne mora ni u Hrvatskoj, evo, da pravimo uporedne cene sa auto-putevima i sličnim radovima koji su rađeni u zemljama zapadne Evrope. Kad nam odgovara zapadna Evropa je dobra, po nekima, kad ne odgovara, onda je zla, nameće nam rešenja, nameće nam Zakon o javnim nabavkama itd. Samo ja još jedno pitanje da postavim – ako neko naše preduzeće želi da učestvuje u postupku javnih radova u nekoj drugoj zemlji, da li je ono to može i da li će da bude sposobno ako ne radi po sličnom ili istom zakonodavstvu koje je u toj zemlji? Hajde onda da ne donosimo takve zakone da sprečimo naše kompanije, koje imaju želju da radne negde u zemljama EU, da ne rade zato što ćemo, eto, da usaglašavamo naše zakonodavstvo. Manite se te priče više. U to više niko neće da poveruje. Možete nastaviti, to je vaše legitimno pravo, ali kad se sve to bude završilo, pitajte građane šta misle o tome, ali nemojte da se krijete tada iza „Behtela“ ili nekog drugog, nego ih zaista pitajte da li im je to bilo potrebno, da li im je bolje i da li smatraju da je novac iskorišćen na pravi način. Zahvaljujem. Izvolite. Svaki put se oduševim kada meni kolega Arsić, kao pravniku, počne da objašnjava neke zakonske norme, ali što bi on rekao – to je njegovo legitimno pravo, ali mnogo važnije od toga je što je objasnio gde je otišlo 300 miliona evra. Objasnio je zapravo da će to biti potrošeno na uređenje Morave i onda sam zaključila da će verovatno tamo neki rukohvati biti sa pozlatom. Ne znam kako drugačije da se potroše tolike pare na uređenje sliva jedne reke. Kada je u pitanju eksproprijacija, takođe je priznao kolega Arsić, kaže, neće valjda neko čekati zbog eksproprijacije da stanu poslovi itd. Znate, privatna imovina je svetinja. Dok se taj problem ne reši nema daljeg posla. Ako ste mogli Zorani da date 300 miliona evra, onda odrešite kesu, pa lepo platite ljudima ono što im uzimate. Niko nema ništa protiv i svi smo svesni, i ti ljudi na terenu su svesni, šta je opšti interes. Ako se opšti interes utvrdi, svako treba da ga poštuje. Opšti interes ne može biti na štetu ni jednog pojedinca, na štetu ničije imovine, a vi to sada upravo radite. Kaže kolega Arsić, takođe, da mi treba nešto da pitamo građane da li su zadovoljni „Behtelom“, Zoranom, nisam razumela. Ne, mi pitamo građane – da li su zadovoljni zato što dva miliona ljudi u Srbiji i više od toga prima minimalac koji je ispod 37 hiljada dinara, penzije ispod 37 hiljada dinara i potrošačka korpa košta 37 hiljada dinara? Pitamo te građane, tih više od dva miliona ljudi u Srbiji, kako oni to uspevaju, kako, gde nadomeste tu razliku koju ne dobiju na ime zarađenog, odnosno na ime penzije? Hvala. Zahvaljujem. Dakle, dobila je repliku koleginica Radeta, kao zamenica predsednika poslaničke grupe, obzirom da je izlaganje bilo usmereno… (Aleksandar Šešelj dobacuje.) Možete po amandmanu, svakako, ali trenutno se vodi dijalog na relaciji koleginice Radete i kolege Arsića. Izvolite, kolega Arsiću. Ako u Srbiji ima dva miliona zaposlenih koji primaju minimalac ili nešto malo iznad minimalca, znači da Srbija ima 20 miliona stanovnika. Otprilike, to bi bio taj red veličine. Upravo o tome pričam i o toj banalizaciji. Dalje, nije kesa kod Zorane Mihajlović, nego je kesa kod Bastaća i to odmah da raščistimo i to kao pravnik i kao laik treba da znate, i to kažu vodonepropusna. Isto tako, nemam ja nameru da pravnike učim pravu, oni sigurno to znaju bolje od mene, ali govorim neke stvari zbog građana Srbije i građanima Srbije da znaju o čemu se zaista radi. Isto tako, ja nikad ne bih kao pravnik postavljao pitanje vrednosti radova, pogotovo na zaštiti sliva reke Morava u delu autoputa koji se zove Moravski koridor, jer zaista kao pravnik bih to prepustio da drugi ljudi koji znaju, koji su od struke, koji imaju iskustva, to zaista rade. Da li je to vrednost u vrednosti zlata ili u vrednosti običnog betona, to prepuštam njima zato što ne želim da se jedna diskusija svede na najobičnije banalnosti. Zahvaljujem kolega Arsiću. Koleginice Radeta želite repliku? želim samo jednu rečenicu ili dve možda. Prvo, kolega Arsić izmišlja. Precizno smo više puta rekli - 300.000 ljudi radi za minimalac i još 400.000 za malo više od minimalca. Više od milion penzionera dobija minimalne penzije, čak i prosečne su na nivou mnogo nižem od minimalca. To je tih više od dva miliona ljudi u Srbiji koji žive sa platom i sa penzijom koja ne može da se približi potrošačkoj korpi koju ste vi izračunali, vaša statistika i to je 37.000 dinara. Dokle god ne budete rekli da je najniža plata 37.000 dinara i najniža penzija 37.000 dinara, džabe vam sve što radite, vi ste socijalno neodgovorna i neuspešna vlast. Izvolite. O tome ne odlučuje kakva smo vlast vi ni ja, odlučuju građani na izborima. Izmerićemo za nekih mesec šta misle o nama i o vama. Nešto moram da vam kažem, gospodine ministre. Znate čija je to ideologija i ideja da minimalna zarada mora da bude u visini cene potrošačke korpe? To je ideja Zorana Stojiljkovića, profesora, doktora, predaje na Političkom fakultetu. Nemam ni to ništa protiv, neka se on bavi time. Međutim, gospodine ministre morate da znate još jednu stvar. On je i predsednik Granskog Sindikata Nezavisnost. Da vam objasnim koji je to sindikat, osim što su građani Srbije trpeli posledice zbog štrajka u Pošti, hajde da kažemo, to možemo da predvidimo da je to neka borba za prava zaposlenih, ali još jedan štrajk su podržavali i to štrajk najobičnijih lopuža i lopova u Republičkom katastru. Podržavao je Zoran Stojljković, to je isti taj čiju ideologiju sada slede sa minimalnom cenom rada i potrošačkom korpom, podržavao je kriminalce koji nisu dozvoljavali građanima da uđu u Republički katastar recimo ovde u Beogradu, 27. marta, i da ostvare svoja prava kod radnika koji nisu u štrajku. Prebijali su građane. Takvu ideologiju slede Zorana Stojiljkovića koji je podržavao štrajk korumpiranih radnika u Republičkom geodetskom zavodu. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ministar Đorđević je pre dva dana rekao da Vlada Republike Srbije čini sve da u što skorije vreme minimalna zarada bude u visini potrošačke korpe. Da li će zbog toga ostati bez ministarske fotelje, ako se Arsić bude pitao ili neće, ministre, žao mi je ali evo Arsić vam to jako zamera. Što se tiče toga da ćemo se meriti na sledećim izborima – hoćemo, samo videćemo ko će biti na kojoj listi.

To odmah da raščistimo. Uslovi su vrlo teški, konkurencija vrlo ozbiljna zato što u SNS se ne bavimo demagogijom, ne bavimo se banalizacijom, nego se bavimo rešavanjem problema građana Republike Srbije i bavimo se jednom jedinom temom, a to je da Srbija mnogo lepše mesto za život, da sarađujemo sa svima, i sa istokom i sa zapadom i sa severom i sa jugom, sa svima koji žele da sarađuju takođe sa nama, da ne podležemo političkim pritiscima i da ne gledamo sve crno - belo, nego onako kako je realno i da u toj realnosti živimo i sačuvamo i zemlju i narod. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Taman sam htela da pitam Arsića - kako je na listi Tome Nikolića kad on reče strane sveta kao što je Toma Nikolić nekada govorio. Nemam ja ambicija, kolega Arsiću, da budem na toj vašoj listi i vi to dobro znate i cela Srbija zna.

Ali ja govorim o nečem drugom. Govorim o onom što vam vaš predsednik stranke poručuje. On kaže da će jednu trećinu vas zameniti sa nekim novim čistim i poštenim, a ja kao neko ko logički razmišlja zaključujem da ta trećina koja će otići su to prljavi i nepošteni. Samo prevodim Vučića i ništa više od toga. Samo razmišljam da li ćete vi biti one dve trećine što ćete ostati ili ćete biti u onoj trećini koju će skloniti.

Ovako, tumačiti lik i delo Aleksandra Vučića je zahvalno. Međutim, stavljati mu reči u usta koje nije rekao nije baš ni zahvalno, ni pametno. Svi građani u Republici Srbiji, koji su to pratili, čuli su sledeće – da on želi da podmladi poslaničku grupu SNS sa mladim poštenim ljudima i da je to njegov cilj zato što kao čovek koji razmišlja i o budućnosti Srbije, razmišlja i o budućnosti SNS i to je ono što je zaista Aleksandar Vučić rekao. Možemo personalno da pričamo hoće li biti ovaj na listi ili onaj. To mene u ovom trenutku zaista ne interesuje. Ono kada sam rekao – izmerićemo se na izborima, mislim rezultati Aleksandra Vučića i SNS protiv opozicije i bivšeg režima. Znači, kao što to obično i biva bićemo sami protiv svih i pobedićemo kao što smo pobedili i 2012. i 2014. i 2016. i 2018. godine. Pobedićemo i 2020. godine. Izgleda mi da to vama najviše smeta. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Ne znam ni šta ćete vi na izborima kada već znate tačno da ćete pobediti i kako ćete pobediti. Najbolje onda da poslušate ove vaše mentore što hoće da vam produže rok da proglasite vanredno stanje i uopšte ne držite izbore. Kolega Arsić odustaje od replike.

Nije tako. Vidite da smo vodili dijalog.

Kad priroda ne besni, Pomoravlje je školjka koja kada miruje u sebi stvara bisere. Zašto ovo govorim? U poplavama koje su bile, čini mi se 2014. godine, gospodine Arsiću, štete su bile merene stotinama miliona evra. Izgradnjom, nabavkom, izgradnjom auto-puta, rešava se pitanje pritoka Morave i vodotoka Morave. Sprečavaju se opasnosti koje su bile 2014. godine, kada se taj projekat završi. Nemoguće je da se ponovi 2014. godina i to je nešto što verovatno učestvuje u troškovima izgradnje puta i saniranju vodotokova, odnosno uređenju vodotokova ne samo Morave već i pritoka. Ako, se time sprečavaju poplave, a stručnjaci tvrde da se to čini, samo jedne godine u tom području da poplavi, štete iznose preko 100 miliona evra. Znači, ako se potopi 100 hiljada hektara, znajte da je šteta veća od 100 miliona evra te godine, ako se ne daj bože ponovo poplava pojavi u tom području. E, zato verujem da to poskupljuje radove i zato je moja podrška izgradnji, ne samo puta, zbog saobraćaja, već i zbog uređenja vodo tokova i sprečavanja katastrofe koja nas je zadesila 2014. godine, koja sem poljoprivrednih radova od 100 miliona evra, može da ugrozi i kuće koje vrede daleko više od tih 100 miliona evra, stočni fond, staje, ekonomske objekte i tako dalje. Još nešto da kažem, ako tim putem prolaze vozila, ušteda u gorivu je godišnje negde oko 20 miliona evra. Da vam kažem i to, da su najveća srpska stratišta Jasenovac, Jadovno, Kragujevac, pa Ibarska magistrala, a onda ta područja. Koliko koštaju ljudski životi koji su spašeni time što je izgrađen auto-put do Čačka i koliko koštaju ljudski životi koji će biti spašeni izgradnjom Moravskog koridora, nastavkom gradnje auto-puta prema Crnoj Gori, to ne može da se meri. Hvala. Pre nego što nastavimo sa radom, poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Izvolite, kolega Jojiću. Eto vidite, prinuđen sam iako je crveno slovo, da radimo. Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju korupcija moram da ukažem da se u oblasti poljoprivrednog državnog zemljišta odvija krupan kriminal, jer se radi o štetama koje su državi Srbiji nanete od 2005. godine pa ovamo, bar do 2012. godine, koliko ja imam podataka, ali pitanje je da li se nastavilo i dalje. Milijarde su u pitanju. Ja postavljam pitanje – gde se troše pare od državnog poljoprivrednog zemljišta?

E, molim vas, sada se postavlja pitanje – kvalitet atarskih puteva? I drugo – ko, u kojoj opštini drži monopol nad izgradnjom tih auto-puteva i da li je u pitanju šljaka i šljunak ili je u pitanju beton i asfalt? Tu je razlika ogromna. Jedan Šiptar je rekao – imame mi Trepća, ima me mi Trepća da pravimo ćelićne puteve. Ne mislim da se prave ćelićni putevi, nego da se prave putevi, ako je u pitanju atarski put, ali da se kontroliše od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede koja je cena po kvadratnom metru i dužini? I ko drži monopol? I da li je raspisan bio konkurs ili ne? Dalje postavljam pitanje - koliko se iz budžeta, recimo samo jedne opštine tj. grada Pančeva izdvaja za sport? Koliko ima sportskih društava? Koliko je sportskih društava koja su dobila sredstva iz budžeta, a koliko su iz budžeta unazad pet godina dobijali pojedinci? Želeo bih da mi se da valjan odgovor, ali sa autentičnim podacima. Kada je u pitanju od poljoprivrede i izdavanja državnog zemljišta i kada je u pitanju eko taksa, gde ta taksa ide? Imamo jednog biznismena u Pančevu koji odgovara za opasan otpad i zamislite svi organi su ćutali. Jedino je BIA pratila i dokumentovala taj kriminal. Da nije bilo BIA kojoj odajem ovde priznanje što je to uradila, taj bi kriminalac koji je mnoge u crno zavio, a sa druge strane, najzagađeniji grad u Republici Srbiji, ugrozio živote i zdravlje građana. Međutim, zahvaljujući BIA kao jedinom organu koji je dosledno sprovodio dokazne radnje i dokumentovao, međutim, optužnica je kod tužioca. Godinu i po dana tužilac drži optužnicu u fioci. Šta se tu gospodo događa? Ima li kriminala ili ne? Da vidimo koliko je koji grad dao u zakup državnog zemljišta i koja opština? Meni se ne odgovara šest meseci na to poslaničko pitanje, jer nije lako dato zato što je tu u pitanju kriminal dubokih korena.

Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče poljoprivrednog zemljišta, mi smo naporno radili da digitalizujemo kartu svih poljoprivrednih parcela u državnom vlasništvu. Dakle, sve je transparentno. Ulaskom na sajt Uprave za zemljišta možete da izabere bilo koju parcelu, one su označene državne, u bilo kojoj opštini i da pogledate status tog zemljišta. Ko je zakupac, na koliko godina je zakup, verovatno je sadržana cena itd. Znači, vrlo je transparentno, ukoliko želite da proverite sada, pre to nije bio slučaj. Ukoliko se kritika odnosi na neki prethodni period pre tog režima, to razumem. Sada je to veoma transparentno. Promenom Zakona o zemljištu pre tri, četiri godine, kada su ovde Čanak i ekipa protestovali, mi smo uredili odnose u poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Dakle, ta uzurpacija koja je bila merena desetinama hiljada hektara je sprečena. U sistem poljoprivrednog zemljišta je uneto preko 70.000 hektara zemljišta u državnoj svojini, dakle to zemljište više nije uzurpirano. Razumem ukoliko se kritika odnosi na neki period pre promene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pre digitalizcije itd. sada je sve to proverljivo. Ukoliko postoji neki prigovor, lepo kliknete, nađete broj parcele, dostavite to Upravi za zemljište i organi će reagovati kao što su reagovali i u Golubincima, i u Inđiji i u nekim drugim opštinama, gde je bilo zloupotreba povodom poljoprivrednog zemljišta. Prihode koje lokalna samouprava ostvari i koja nameni za atarske puteve, njima suvereno upravljaju lokalne samouprave. Dakle, one se staraju o atarskim putevima, one izvode te radove, one raspisuju konkurse prethodno. Dakle, to je pitanje za lokalnu samoupravu, a ne za Skupštinu. Ukoliko postoji neka zloupotreba, onda ne samo BIA, već i drugi nadležni organi će da reaguju i takvu prijavu treba samo podneti. Dakle, to spada u javne nabavke i ukoliko lokalna samouprava krši neko pravilo po pitanju atarskih puteva, uređenja poljoprivrednog zemljišta koje takođe se finansira iz ovih prihoda, komasacije ukoliko se finansira iz ovih prihoda, u tom slučaju će organi reagovati, kao što su i do sada reagovali. Samo podnesite prijavu i tog trenutka mi delujemo.

To što je govorio po amandmanu nije osnov da dobijete… (Narodni poslanici SRS govore u glas.) .. ali on nije odgovarao vama kolega Jojiću, on je trošio vreme poslaničke grupe i vi možete dobiti vreme poslaničke grupe ukoliko želite. U redu. Na član 62. amandman je podneo narodni poslanik magistar Dejan Radenković. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Izvolite. Hvala, potpredsedniče. Uvažene koleginice i kolege, ja bih da se zahvalim, iako sam možda najmanje očekivao da se ovaj amandman usvoji, a više sam očekivao ove ostale koje sam predložio na ostale članove zakona da budu prihvaćeni, jer su potpuno jasno obrazloženi, potpuno na jedan normalan način uređuju zakon. Ja sam samo iskoristio priliku da kažem šta je svrha ovog amandmana koji sam podneo i koji je prihvaćen. Radi se o tome da je po postojećem predlogu bilo slobodna volja naručioca da li će da sprovede pregovarački postupak ili neće. Do sada je po važećem zakonu bilo da o tome se dobija saglasnost Uprave za javne nabavke. Hvala što je to prihvaćeno. Zamolio bih čisto, ovo moje javljanje je u pravcu toga da se na vreme pripremimo, da malo polemišemo o narednim amandmanima koje mislim da je bilo logičnije da budu prihvaćeni, ovde sam navodio i u raspravi kada je bila u načelu, da još nismo sazreli da jedan ovakav postupak prepustimo naručiocima, ali okej, dokaz da je prihvaćen amandman, da nismo sazreli da prepustimo to naručiocima, ali tako isto mislim da ove stvari o čemu ćemo polemisati oko mojih narednih amandmana da se uzmu u obzir i da se još jednom razmisli pre nego što budemo počeli da razgovaramo na tu temu. Ništa, evo toliko. Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam već govorio o tome da je za vreme bivšeg režima javna nabavka bila tajna, a vojne tajne su bile javne. Oni su se čak hvalili kako su penzionisali oficire sa ratnom prošlošću, kako su dobro razoružali zemlju, a ne naoružali, kako su zemlju umesto u vojno neutralnu državu, pretvorili u vojno neutralisanu, itd. Bojim se da kao opozicija oni nastavljaju dalje. Priče o namenskoj industriji, izmišljene afere, su nenadoknadive štete koje se prave u ovoj državi i toj vrsti posla koji se odvija kao vojna industrija, odnosno kao namenska. Šta hoću da kažem. Ako neko koga nazivaju uzbunjivač, a da to nije, da taj status nema, nijednu nepravilnost pet godina nije prijavio nadležnim organima, nego je prikupljao informacije ne samo svoje, već je krao kolegama iz kompjutera. Ako je te informacije dostavio bugarskoj strani u vidu bugarske novinarke, koja se zove Gajtandžijeva, i na osnovu tih informacija bugarska strana i druge zainteresovane strane su mogle da utvrde vrstu proizvodnje, vrstu kupaca, broj kupaca, koja roba najbolje ide, koje su cene, kolika je proizvodnja, koliki je plasman, koje su najčešća tržišta. Šta je onda trebao još da uradi, a da ne bude špijun? Kakav je to uzbunjivač, ako na osnovu svih tih informacija vi možete da zaključite šta „Krušik“, „Prvi partizan“ i „Lučani“ proizvode. Dakle, to rade ovi koji bojkotuju rad Narodne skupštine, koji bojkotuju narodne izbore. Oni direktno rade protiv svoje zemlje. Za ovu zemlju ne rade, za koju sve rade to treba nadležni organi da utvrde. Dakle, ukoliko oni tako dostavljaju informacije, time urušavaju namensku industriju ove zemlje, koja zapošljava 11 hiljada ljudi. Nije tajna da je posle te afere, navodnog lažnog uzbunjivača, običnog špijuna, da je bugarska strana sklopila ugovore koji su bili namenjeni „Krušiku“ u vrednosti od 80 miliona evra.

Pa amandmanu, reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala, predsedavajući. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nikad kraja naravno priče o korupciji, kriminalu koji je oko ekipe Dragana Đilasa, Jeremića, Obradovića i Marinike Čobanov. Moramo i da kažemo zbog čega toliki napadi prethodnih nedelja i na predsednika Aleksandra Vučića i na ministra Stefanovića, njegovog oca, na porodicu i zašto se zapravo ruši naša namenska industrija. Šta je cilj svega toga i napad, na kraju krajeva, na „Krušik“ gde je u poslednjoj fazi svega toga treba srušiti predsednika Aleksandra Vučića, treba srušiti kompletnu državu Srbiju. Iza toga stoje interesi, kako određenih službi obaveštajnih van Republike Srbije, ali pre svega kriminalni interesi tajkuna u Republici Srbiji, koje predvodi Dragan Đilas, a za njega ceo taj posao, rekao bih, ispod žita ili kako god, obavlja njegov kum lično, Mlađa Đorđević, saradnik lidera Saveza za Srbiju, Dragana Đilasa. On je zapravo taj koji pokušava da uništi srpsku namensku industriju. Naravno, do toga su došli ljudi koji se bave istraživanjima, do toga su došli novinari, do toga su došli mediji, o tome se uveliko piše, ali se govori i o izvesnom Petru iz Kaluđerice, o kome će se tek govoriti, koji tajno održava kontakte sa navodnim uzbunjivačem, a ja ga nazivam uzbunjeni ili uzbuđeni, zato što mu majka više nije na mestu koje je sanjala u „Krušiku“ Posebno je on uzbuđen i njegova gospođa majka, jer čedo je otkriveno, čedo je palo, saznalo se šta mamino čedo radi, saznalo se da mamino čedo u „Krušiku“ nije radilo posao za „Krušik“, nego je radilo posao za obaveštajne službe kojima je cilj da sruše „Krušik“, da sruše državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, saznalo se da mamino čedo ništa nije radilo u interesu firme, preduzeća gde je zaposleno, već sve protiv interesa države Srbije. Naravno, takva osoba ne može da bude uzbunjivač ni po zakonima Republike Srbije. Postoje tačno zakonom propisani uslovi po kojima možete da budete uzbunjivač, da steknete status uzbunjivača. Tako je Lazar …(ne razume se) stekao i stiče status uzbunjivača, jer se obratio nadležnim institucijama za pomoć. Tako vidimo da ljudi koji su prodavali i prodaju informacije o našoj namenskoj industriji, o naoružanju, načinu na koji se proizvodi, kako se posluje u okviru „Krušika“, zapravo rade protiv interesa Srbije, smišljaju sve te afere kako bi uzdrmali i Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Sasvim sigurno to neće uspeti da urade, nastaviće da se vode istrage o tome i ko je Petar iz Kaluđerice, i šta radi Mlađa Đorđević, na koji način, kako i zbog čega vrlo često boravi u Valjevu, sa kime se viđaju po restoranima, sa kakvim kriminalcima, kakvim dilerima narkotika, ko su njihovi kumovi, ko je tocilo, ko su svi ti slični njihovi šuraci po zatvorima. Srpska napredna stranka i naši funkcioneri nemaju takvo društvo. Mi ne radimo po kafićima, mi sedimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, raspravljamo o zakonima.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 66. ovog zakona gde sam tražio da se stav 4. ovog člana promeni. Naime, to sam tražio iz razloga ako ostane onako kako je predviđeno zakonom može stvarati eventualne probleme u primeni ovog zakona. Jednostavno dovešće se, ako ništa drugo u pitanje načelo obezbeđivanja konkurencije, da je to zaista tako moguće videli smo na bezbroj primera. Meni je jasno i znam da ni jedan propis, ni jedan zakon ne može obuhvatiti sve nijanse stvarnosti, ali makar se treba truditi da propisi budu jasni, precizni, tako definisani da ostavljaju minimalnu mogućnost za one koji imaju nameru ili koji žele da traže rupe u zakonu i tu ništa nije sporno. Načelo obezbeđivanja konkurencije, ili to može da se nazove i načelo sprečavanja konkurencije, i videli smo, kao što sam rekao, na velikom broju primera, jedan od njih je „Behtel,“ ali i u drugim oblastima ima takvih primera pogotovo na nivou lokalne samouprave.

Izvolite. Setimo se samo obnove Bulevara Kralja Aleksandra, koštalo nas je to 17 miliona evra. Posao na tenderu dobila je firma koja nije ispunjavala uslove, normalno za to vreme, a pride je posao pretplaćen i to za oko 600 miliona dinara.

Za šest miliona evra Beograđani su oštećeni prilikom ugradnje, sećate se, zarđalih podzemnih kontejnera koji su se stalno kvarili, te se novac iz gradske kase izvlačio i za njihovu popravku. E sad, da vidimo šta kaže analitičar gospodin Dušan Janjić. Kaže – krivična odgovornost za Đilasa, ocenio je da je Đilasov rad dok je bio gradonačelnik bio najgori, kaže - nikad gori gradonačelnik. To je period planiranih promašaja kaže gospodin Janjić, a uzećemo kao primer most na Adi. O tom mostu smo već svi po sto puta, zna se da je trebao da košta 190 miliona evra, koštao je 400 miliona evra, a u Francuskoj duplo veći sa sedam pilona koštao je duplo manje. Toliko o njemu, a sad idemo dalje. Pet puta manje, kaže moj kolega, slažem se, mi nemamo tačne podatke koliko je koštao most na Adi, videćete šta je uradio sa tim parama 200 miliona koje su nestale. Trebalo bi da se krivično preispita da li je reč o tome da je neko želeo da uzme novac, ja mislim da jeste bez traga je nestalo 200 miliona evra. Drugi loš projekat jeste Bulevar Kralja Aleksandra, pri čemu je naneta velika šteta infrastrukturi o tome znamo. Urbanizam je 2000. godine pa do danas, nalazi se pod kontrolom mafije, kaže gospodin Janjić, a pri tom su izgubljene velike zelene površine. Reč je o osionoj volji da se Beograd uništi, kao da je grad vodio neko ko ga mrzi kaže gospodin Janjić. E sad, da vidimo šta bi sa 200 miliona. Kaže – kako je rastao dug Beograda, uvećavao se konto gradonačelnika, kaže gospodin Janjić, ja samo čitam. Đilas se u maju 2012. godine častio vilom na Senjaku, nećete verovati vrednom oko milion evra. Kupio je i dupleks na Vračaru, tik uz Hram Svetog Save, a zašta je iskeširao 700 hiljada evra. Bogatstvo Đilasa uvećalo se 800 puta od kako je došao na vlast. E, svaka čast. Na član 68. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Da li neko želi reč? Izvolite. Tema koja tišti mnoge kompanije u Srbiji, one koje se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom što je bio i predmet izveštaja, kako DRI, tako i kroz ocene Fiskalnog saveta, jer nemogućnost onih koji nisu nacrtani kod ponuđača da dobiju posao u okviru javnih nabavki. Kad kažem nacrtani zato što tehnički uslovi koji se propisuju za mnoge poslove u javnim nabavkama tačno crtaju onoga ko će da dobije taj posao. I, to su… Arsiću ti ćeš kasnije, nacrtaću te, nije mi problem. Zaista, vrlo lako ću tvoj lik da nacrtam.

Dakle, što se tiče dosadašnjih krivičnih prijava u proteklih pet godina gotovo da ih nije ni bilo. Onda kada se suočite sa time da neko dođe u postupak da osporava neku javnu nabavku, najpre po ovom zakonu i mi smo podneli i tu amandman, ta taksa je jako visoka. Ono što je najproblematičnije da znaju građani Srbije, možda ni vi niste toliko hteli to da gledate, kolege narodni poslanici, to je praćenje ugovora. Kako se ti radovi izvode i kakvi se uslovi neki nenormalni za pojedine procese javnih nabavki i postupke, propisuju? Recimo, to je samo jedne ilustracije radi, ako konkurišete za posao od pet miliona vi morate da imate obrt od najmanje 90. Ako želite, neko je malopre govorio o putevima, evo i kolega Jojić, pa onda i Rističević, da nešto malo uradite vi morate da imate asfaltnu bazu i tačno je propisano koliki je njen kapacitet, a zna se da taj upravo neko drugi koji je blizak pojedinim strukturama vlasti to upravo ima. Jednostavno crtanje, crtanje onih koji treba da dobiju posao je manir koji je apsolutno očigledan. To vam govori i Unija poslodavaca. Jednostavno to je nešto što je stepen korupcije koji ne može očigledno da se iskoristi. Na član 71. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Da li neko želi reč? Hvala potpredsedniče, umalo da ne budem na svom mestu. U članu 75. Predloga zakona posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi – odredbe člana 141-153. ovog zakona shodno se primenjuju u postupku dodele ugovora. Dosadašnji stav 7. do 11. postaju stavovi od 8. do 12. Dosadašnji stav 8. postaje stav 9. menja se i glasi – naručilac je dužan da obaveštenje iz stava 8. ovog člana tromesečno objavljuje zbirno u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja u kome su ugovori zaključeni. S obzirom da moramo malo da polemišemo na tu temu jer smatram da ovde nije obezbeđeno pravo, to jest obezbeđena zaštita prava. Ono ovde nije propisano i na ovaj način kako je predloženo, kao što sam već rekao nije obezbeđena zaštita prava ponuđača, jer čim nema objavljenog ugovora onda nema roka ni za žalbu. Znači, tu su svi oni koji se… možda ja odskačem od teme, možda vama to nije zanimljivo, ali bih vas zamolio da se saslušamo, jer ovo se tiče zakona tako da ne bi posle usvajanja zakona dolazilo do raznih propusta u primeni zakona. Molim vas da obratimo panju, jer ovde pod ovim članom 75. potpadaju fizičko-tehničko obezbeđenje, pravne, zdravstvene usluge, administrativne usluge i sve se to nalazi u prilogu sedam koji je u sklopu ovog zakona o kome mi danas raspravljamo i o amandmanima na isti taj zakon koji želimo da popravimo svojim znanjem, svojim možda iskustvom iz prakse. Tako da bi bilo dobro, ministre ako ikako možete da danas prihvatite ovaj amandman. Vi na to imate pravo, jer vi, čak mislim da ste u situaciji jednoj bili. Ovde se radi, kada se raspisuju tenderi za pripremu hrane npr. socijalno ugroženim kategorijama, za vrtiće. Znači, ovde su velike i ozbiljne nabavke u pitanju. Primer Vojna ustanova Dedinje učestvovala je na tenderu za spremanje hrane za socijalno ugrožene na nivou grada Beograda. Ovim predloženim, kako stoji u članu 75, jednostavno nema prava, nije obezbeđena zaštita prava. Ja svojim amandmanom to ispravljam i definiše se jasno da mora da se objavi taj ugovor na osnovu koga će imati ponuđač pravo da traži svoju zaštitu prava. Ako ostane ovako on nema nikakav rok za žalbu.

Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na naslov iznad člana 81. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Član 81. i naslov iznad člana 81. su zapravo ogledalo rada ove vlasti. Evo, sada građani treba da čuju šta piše u Zakonu o javnim nabavkama, našem zakonu srpskom. Piše – nabavka naručioca u koju su uključeni naručioci iz različitih država članica EU. Da li ovo nekome može biti normalno, da mi u svom zakonu dajemo nekakve posebne privilegije nekome ko je član EU? Zaista je ovo neverovatno, što bi naš narod rekao, za čije babe zdravlje ovo radite, šta vam je ljudi. Em vam EU diktira zakone, em morate da se ponašate onako kako vam oni kažu, em donosite zakone koji će se, kažu, primenjivati kada Srbija uđe u EU, a to znači nikada, em pravite ove katastrofalne stvari. To kao da vam je radio republički zavod za gubljenje vremena. Znate da postoji to na Gugl mapi u Ulici radničkoj u Beogradu, republički zavod za gubljenje vremena. Stvarno deluje da vam je taj zavod radio i ovaj Predlog zakona. Ovo nije jedina anomalija ovog zakona, ovo može ovako da posluži kao nešto što je zaista reper vašeg ponašanja, ali je suština da ni ovaj zakon koji ćete usvojiti, kao ni ovaj koji je sada na snazi neće ništa promeniti u odnosu na korupciju koja se dešava u javnim nabavkama. Uostalom sva regulatorna tela koja su ovde u Narodnoj skupštini predstavljale svoje izveštaje, svi do jednog su rekli da je jedan od glavnih problema u funkcionisanju od lokalnih samouprava do Vlade Republike Srbije upravo javne nabavke, izbegavanje i zloupotreba javnih nabavki. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Ja malo drugačije gledam na ovu temu jer je reč i o sredstvima koja dobijamo kao donaciju od EU ili po povlašćenim uslovima, pa je do sada često taj postupak vođen bez učešća naše države i naših naručilaca. Ne razumem zašto je tu nešto sporno. Ono što se stalno ovde provlači jeste da Srbija i Aleksandar Vučić izvršavaju diktate EU ili vodećih zemalja EU.

Da je to tačno danas Republika Srpska ne bi postojala, već bi postojala unitarna država BiH, čiji teritorijalni integritet poštujemo, ali poštujemo i integritet Republike Srpske kao entiteta. Da izvršavamo diktate EU danas ne bi neki od mojih uvaženih kolega sedeli u poslaničkim klupama, već na optuženičkim klupama u Hagu. Iskren da budem nisam za to, treba da budu ovde narodni poslanici, treba da zastupaju svoje političke programe, da učestvuju u radu svojih stranaka i u krajnjem slučaju ako nešto ima to tužilaštvo protiv njih neka ustupi domaćem pravosudnom sistemu, da mi vidimo o čemu se radi. Kada sve ovo navedete, neka mi neko ozbiljan kaže da Republika Srbija i Aleksandar Vučić izvršavaju tuđe diktate vodećih zemalja EU ili Aleksandar Vučić vodi isključivo politiku koja je u interesu građana Republike Srbije.

To ne znače samo radikali, to znače i druge političke opcije, ali evo, sledeći amandman je vaš, pa ćete imati prilike. Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo imali prilike da čujemo od uvaženog gospodina Arsića neke stvari, koje, najblaže rečeno, nisu tačne. Ja neću da kažem da je on namerno slagao zato što možda nije pročitao poziv za izgradnju Moravskog koridora koji je bio objavljen u „Politici“, možda nije pročitao, možda je samo slušao šta priča Zorana Mihajlović, možda je slagao nenamerno. Poziv je bio napravljen tako da na njemu samo može da prođe „Behtel“ i to je bila ključna jedna odredba, da kompanija može samo da se prijavi koja je u regionu Jugoistočne Evrope već izgradila više od 800 kilometara auto-puta, a to je samo „Behtel“ i to smo mogli da vidimo u Albaniji i u Hrvatskoj. U oba ta slučajeva videli smo ogromne afere zato što je bilo pretplaćeno isto tako je posao dobijen samo direktnom pogodbom. Zamislite sad ovu nebulozu. Ovde se priča o javnim nabavkama, dakle, proceduri koja treba da eliminiše korupciju, koja treba da bude nešto najpovoljnije za Srbiju, da spreči bilo kakvu krađu i gde bi se u jednom procesu zdrave konkurencije došlo do najboljih mogućih ponuda za najmanje novca i izbegla potpuno negativna selekcija. To je smisao javnih nabavki. Mi smo pre neki dan imali slučaj „Behtela“ i „Moravskog koridora“ Dakle, tu je deset puta ukradeno više, ko zna gde je taj novac, ja neću da prejudiciram gde je taj novac otišao, ali deset puta više novca nego što je Aleksandar Vučić optuživao Demokratsku stranku da su ukrali na auto-putu Ljig – Preljina. Dakle, to je deset puta gore nego demokrate, a vi ćutite. Gospođa Zorana Mihajlović kaže licemerno u jutarnjem programu RTS-a, - meni je jako žao što se niko drugi nije prijavio na ovaj poziv. Pa, nije niko mogao da se prijavi zato što ste napisali tako da samo može „Behtel“ da prođe, a to ste sve uradili jer hoćete podršku američke ambasade za vaš ostanak na vlasti jer ste svesni da ukoliko se ti Evropljani predomisle, oni koji su vam čestitali tri sata pre zatvaranja biračkih mesta i čestitaju nekom drugom da to može dovesti vas u jednu nezgodnu poziciju i onda posle, verovatno, tj. najveća je mogućnost da će onda ogromna ova monolitna većina SNS početi polako da se vraća svojim matičnim strankama ili možda nekim drugim.

Zaista zanimljive teorije - da mi tražimo podršku Amerike da bi opstali na vlasti u Republici Srbiji. E, odmah da kažem - ne treba nam ničija podrška osim građana Republike Srbije da bi bili na vlasti u Republici Srbiji. Nas oni interesuju. Mi njihove interese zastupamo, ne Amerikanaca, ne neke druge zemlje, nego isključivo interese građana Republike Srbije. I da mnogima smetamo zbog toga, smetamo, i u regionu, i u svetu. Kažete da nam treba podrška Amerike. Nama ne. Nikad je nećemo tražiti, ni iz jedne druge administracije, ni iz jedne druge zemlje. Tražićemo podršku od naših građana. To odmah da raščistimo. Još nešto. Da je to tako, odakle onda i ovim patkarima sredstva da organizuju sve one mitinge po pitanju Beograda na vodi? Ko im donosi pare? Ko im daje? Šta će predstavnici američke administracije na tim mitinzima? Zašto se finansiraju tzv. vladin ili civilni sektor, koji izmišlja afere po Srbiji, kao što je afera "Krušik" Odakle se finansiraju? Kome predaju svoje projekte? Ko im plaća te projekte? Ko im plaća da napadaju Aleksandra Vučića? I ako zaista mislite da smo mi naivni, da ako "Behtel" dobije posao, da to neće da se nastavi u Republici Srbiji, pa nismo naivni. I to nema nikakve veze ni sa "Behtelom", jednostavno, velike sile imaju neke svoje interese u ovom delu Evrope, sa nekima se interesi naši poklapaju sa njihovim, sa nekima se ne poklapaju i to je njihov problem. Mi ćemo isključivo da vodimo politiku u interesu građana Republike Srbije. Zahvaljujem. Prvo, nije prvi put ovo sada sa "Behtelom" da pokušava određenim iznosom novca da se stekne američka naklonost i američka podrška. Podsetiću vas, Aleksandar Vučić je pre izbora 2016. godine u Americi donirao dva miliona evra u humanitarnu fondaciju Bila i Hilari Klinton. I to je onda posle pravdao svojim nastupom na televiziji, zato što je on bio tad u tom momentu pametan. Naravno, u pravu je gospodin Arsić sve ovo što je rekao. Finansiraju oni i razne nevladine organizacije i razne druge političke stranke u Srbiji, pokrete, i kako god. Njima trebaju rezervne varijante. To je ukoliko se vi osamostalite, ukoliko krenete da donosite neke odluke koje su isključivo u srpskom nacionalnom interesu, a ne u interesu MMF, Svetske banke, Evropske unije, Severnoatlantskog pakta i ostalih zapadnih sila, e, da onda oni mogu da forsiraju nekog drugog. Znači, njima treba više igrača. I, naravno, kao što je to bilo i sa Tadićem, kao što je to bilo i sa Slobodnom Miloševićem, dogod im je trebao, oni su ga podržavali. Kad im više ne bude trebao, oni su ga odbacili. Tako će biti i sa vama, nema razloga da bude drugačije. Mi nismo protiv izgradnje auto-puta, samo nećemo da se toliki novac baca, duplo više, jer je to jedan kriminal i korupcija, upravo sušta suprotnost ovoga o čemu je gospodin ministar govorio ovde, i vi u vašim diskusijama u načelnoj raspravi. Očigledno je, o tome se knjige pišu, da je "Behtel" jedna od kompanija koja je pod pokroviteljstvom CIA i služi kao geopolitičko oružje i sredstvo za izvlačenje novca iz porobljenih zemalja. To smo videli u Albaniji, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Ukrajini. U Ukrajini je glavni čovek Džo Bajden, jedan od kandidata za predsednika Amerike, sada je glavni čovek koji se pita za sve resurse države Ukrajine. I to je ono što pokušava da se dovede u Srbiju. Tako će isto biti i sa putem Niš-Merdare, tako će biti i sa bilo kojim drugim putem. Oni će videti da ste vi popustljivi i onda će krenuti ovde da vam otimaju, preteći vam da će se okrenuti SAD protiv vas ukoliko im ne budete plaćali reket. Zahvaljujem, kolega Šešelj. Izvolite. Tako to bude kada se neko informiše, da li od Ćulibrka, da li od Brkića, pa onda zažali što je nešto rekao. Ja ću sad da pročitam uslov: "Poslovni kriterijumi predviđaju, između ostalog, izjavu poslodavca o broju izgrađenih kilometara auto-puteva u jugoistočnoj Evropi u poslednjih 15 godina. U slučaju da je podnosilac prijave konzorcijum, iskustvo konzorcijuma će se računati zbirno. Podnosilac prijave sa najvišom vrednosti, izgrađenih kilometara, biće ocenjen sa 15 poena, ostali će biti ocenjeni proporcionalno u odnosu na najvišu podnetu vrednost" Gde je tu eliminacioni uslov od 800 kilometara? Gde je taj uslov koji ste malo čas rekli? Da čitam dalje: "Izbor strateškog partnera sprovodi radna grupa Vlade javnim prikupljanjem ponuda za izbor strateškog partnera" Radna grupa Vlade. Postavio sam pitanje - da li neko misli da je gospodin Đorđević lopov? Ili predsednik Vlade, Ana Brnabić? Ili ostali ministri? Ovo je zaista bilo u oglasu. To što se drugi nisu javili je stvar njihove poslovne politike i njihovog poslovnog interesa. Svi su mogli da učestvuju. I te kompanije za koje pričate da su bile znatno jeftinije, mogle su, takođe. Zašto nisu, to je njihov problem. Nećemo da se bavimo tim i da čekamo da li će oni da donesu odluku. Da li su dobili neki drugi posao pa im nije u interesu da sada učestvuju na javnim radovima u Srbiji, to je njihova stvar i njihova poslovna politika. Ali, nemojte više da iznosite neistine. Eliminacionog uslova nije bilo. Da je bio eliminacioni uslov, već bi Komisija za zaštitu prava u postupku javne nabavke oglasila uredbu da je nezakonita i obustavila postupak. Znači, u svakom trenutku danas, od objavljivanja oglasa do izricanja prvostepene odluke komisije, možete da izjavite žalbu Komisiji za zaštitu prava u postupku javnih nabavki. Zašto izmišljate više? Nađite mi tih 800 kilometara, osim ako nisu kod Ćulibrka ili kod Brkića. Zahvaljuje, kolega Arsiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. Pa, gospodine Arsiću, to je stajalo u „Politici“ a, koliko ja znam, „Politika“ je i dalje pod kontrolom režima. Dakle, to je jedan od režimskih listova, ali je to zaista ozbiljan list. Tu nema ni Brkića, ni Ćulibrka, ni ovog, ni onog, ali to je u javnom pozivu koji je objavila „Politika“ Naravno, ja nemam novine od pre dva meseca sa sobom, a vi imate neke poruke i ko zna šta ste vi sada to pročitali, ali suština je da je „Behtel“ ovde bio prisutan i pre dve godine, kada je bio Kajal Skot u Vladi Republike Srbije, kada je potpisivan Protokol o saradnji. Zašto ne neko drugi? Da li smo mi bili nezadovoljni angažovanjem kineskih kompanija koje su gradile „Miloš Veliki“, uzimanjem srpskih podizvođača? Zašto? Nismo. Da li je to bio ponos zapadne Srbije, kao što je Vučić rekao, a uzimali srpske podizvođače? Ovde je „Behtel“ i turski podizvođači, a cena duplo veća. Vi kada kažete zbog ovoga što mi sada iznosimo da smo mi protiv autoputa, to je isto tako još jedna laž. Mi nismo protiv autoputa, mi smo protiv kriminala. Mi smo protiv korupcije i mi smo protiv uticaja američke ambasade koja ostvaruje kroz Ministarstvo građevine i infrastrukture. Dakle, to smo videli. To smo videli i još na sve to nas je uvredio ambasador SAD, zajedno sa Zoranom Mihajlović. U sred Vlade Srbije kaže kako je Kosovo za njih nezavisna država i da Srbija sa tim što pre treba da se pomiri, a Zorana Mihajlović je samo tu stajala i nije reagovala uopšte na tu izjavu. To je to, to je uticaj Američke ambasade. Nemojte da budemo naivni, nemojte da pričamo o uređenju korita reka, itd. Ne radi to samo „Behtel“ i kako tako baš da bude duplo? Kako uvek svaki posao koji je „Behtel“ radio umešan u nekakvu aferu i u neku korupciju i da je ministar u Hrvatskoj morao da podnese ostavku zbog toga, zbog pritiska javnosti? Jer su, isto tako, krali pare, kao i u Albaniji, sad je došao red na Srbiju. Nije to prvi put. Dakle, to nam pokazuje, sve kompanije i koje posluju ovde, dakle, usmerene su na to da uzimaju novac, koje su pod pokroviteljstvom CIA. Videli smo Vesli Klar, Medlin Olbrajt i Dejvid Petreus šta su sve kupili u ovom našem regionu. Zahvaljujem, kolega Šešelj. Izvolite, kolega Arsiću. Evo, ja pozivam kolegu da pronađe u uredbi Vlade Republike Srbije tih 800 kilometara. Evo, pozivam kolegu da pronađe. Zašto sam tako siguran? Pročitaću još jednom – poslovni kriterijumi predviđaju, između ostalog, izjavu poslodavca o broju izgrađenih kilometara autoputeva u jugoistočnoj Evropi u poslednjih 15 godina. U slučaju da je podnosilac prijave konzorcijum, iskustvo konzorcijuma će se računati zbirno. Podnosilac prijave sa najvišom vrednosti, znači, napravljenih kilometara, biće ocenjen sa 15 poena, ostali će biti ocenjeni proporcijalno u odnosu na najvišu podnetu vrednost.

Šta mene briga za Hrvatsku? Ona neka vodi računa o sebi, Albanija neka vodi računa o sebi, mi ćemo da vodimo računa o sebi. Znači, tih 800 kilometara postoji u nečijoj mašti. Meni je zaista žao ako vas je neko u svoje snove ubedio. Zaista mi je žao, ali nemojte, znači, da iznosite neistine. Eliminacija od 800 kilometara u javnoj ponudi ne postoji. Ko bude izgradio najviše kilometara dobiće 15 poena, ostali srazmerno broju izgrađenih kilometara autoputeva na teritoriji zemalja jugoistočne Evrope.

Postoje i cena i rokovi, evo, sada da ne ulazim u to, postupak javne nabavke je prilično složen i komplikovan, ali ne možete po sadašnjem zakonu da napravite diskriminatorsku ponudu koja nije predviđena zakonom. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite, kolega Šešelj. Zamislite, gospodine Arsiću, koliko ste vi kontradiktorni. Dakle, vi ste pročitali sada uslov koji nije uopšte morao da bude potreban da bi se neko tu prijavljivao. Koja je tu sad potreba bila da je neko sad trebalo da bude ocenjen toliko i toliko i da se favorizuje automatski onaj ko je izgradio više kilometara? Čak i da ovo nije tačno za 800 kilometara, koja je bila potreba da se gleda ko je više izgradio, ako već znamo da je „Behtel“ ovde izgradio, u regionu, dakle, u Albaniji i u Hrvatskoj i da su to kroz korupcionaške afere bili dati poslovi i da su te vlade bile u skandalima? Ministar jedan je podneo ostavku u Hrvatskoj. Jel to sad nije tačno?

Da li je bila neka druga kompanija tu koja je mogla da prođe na tom pozivu, osim „Behtela“ Nije, zato što je bio crtan prema „Behtelu“ i predstavljao je njegovu ličnu kartu. Tako da, molim vas, mi smo o tome govorili pre nego što je to uopšte potpisano, komercijalni ugovor, nakon što je američki ambasador izdavao zadatke u Vladi Republike Srbije, pre svega Zorani Mihajlović, ali i drugima. Tad smo mi još na to upozoravali, a vi ste rekli da nemojte sad da pričamo o tome, čekajmo da vidimo ko će da dobije taj posao. Vi ste o tome pričali, da to nije istina. Kako smo mi to onda znali, a vi niste? Kako je to moguće? Vi niste znali šta se sprema. Još kaže licemerno Zorana Mihajlović na televiziji, kaže – meni je jako žao što se niko drugi nije javio. Pa, ne, možda je trebalo neko da ponudi veći reket, možda bi se javio. To je suština i tako „Behtel“ posluje. O tome se već knjige pišu, šta rade te kompanije u kojima su glavni, na glavnim direktorskim mestima bivši pripadnici CIA. Nemojte da se pravite kao da to ne znate. Ja sam mislio da vi čitate knjige, gospodine Arsiću. I u Ukrajini i u Moldaviji i u baltičkim zemljama i u zemljama istočne Evrope, u Albaniji, u Hrvatskoj, evo sad i u Srbiji. Koja nam je garancija da opet nećemo imati direktnu pogodbu, pre svega za ovaj autoput Niš-Merdare, a onda i za ove druge puteve koji se grade po Srbiji? Evo, ja bih voleo da mi date tu knjigu. Vrlo rado bih je pročitao.

Zato što ko želi da se bavi izgradnjom autoputa, prvo mora da ima iskustvo u vezi toga, mora nešto da zna, mora da ima opremu, mehanizaciju. To se u struci zove reference. Dešava se da kompanije koje su novoosnovane nemaju povezana lica, žele po svaku cenu da dobiju posao i daju često da se radovi rade ispod cene, da bi šta dobili? To se u Zakonu o javnim nabavkama tretira kao neuobičajeno niska ponuda. Nažalost, u ovom slučaju u Srbiji nije bilo neuobičajeno niske ponude, da je neko hteo zbog svojih referenci da se odrekne dela profita kada vrši neke radove za Republiku Srbiju. Znači, dobio bi posao, jedva bi možda neko pokrio troškove, ali bi dobio reference da učestvuje na nekim drugim projektima gde bi kasnije ostvarivao profit. To je stvar toga ko vrši javne radove, je li to u njegovom poslovnom interesu ili nije. Nemojte tek tako da paušalno dajete ocene. Da ste pročitali sve do kraja, videli biste da radna grupa Vlade vrši izbor najpovoljnijeg strateškog partnera za izgradnju autoputa, da o tome obaveštava Vladu Republike Srbije, sa predlogom da Vlada Republike Srbije donese konačnu odluku i ovlasti određenog ministra ili člana Vlade, potpredsednika da potpiše sporazum. Pročitajte lepo ceo oglas. Znate šta, ne valja matematika Ćulibrku. On je pomešao. On ne zna koliko jedan hektar ima kvadratnih metara. On sve množi sa 10, pa je i ovo pomnožio sa 10. I kad pomnoži sa 10, jedan ide izvođačima radova, a devet Bastaću, Đilasu, Tadiću i kompaniji. Prvo, kada se prvi put pojavila priča oko Moravskog koridora, u opticaju je bila cena oko 500 miliona evra. Više puta smo to čuli od ministara iz tadašnje Vlade. To je bila Vlada 2014. godine. I bilo je par zainteresovanih kineskih kompanija. Evo dva pitanja. Kako je cena porasla toliko i plus se ostavlja još prostor da ona bude veća? Šta se to promenilo za četiri godine? Drugo, kako je moguće da jedna kineska kompanija koja gradi autoput u Srbiji je bila dobra da gradi taj autoput, niste to tražili tada, a sada tražite, a angažovala je pri tom srpske podizvođače? A, gospođa Ana Brnabić, kao premijer, je rekla na komentar kako je ova američka kompanija koja angažuje podizvođače iz Turske, zamislite sad ovo, kaže – naši su mnogo zauzeti, imaju mnogo posla i ne bi mogli to da stignu. Ona je to sad izjavila u ovu nedelju, pre četiri dana. Jel to rekla Ana Brnabić, da naši ne mogu da budu podizvođači zato što imaju mnogo posla i ne mogu da stignu? Mogu da vam i to pronađem. Da li je moguće da mi živimo u takvoj iluziji da naše kompanije rade, da su one toliko uspešne da ne mogu da rade u našoj zemlji? Drugo, Zorana Mihajlović je tokom svog mandata pokazala svoje preferencije u odnosu na kompanije kada je pozivala da se kažnjavaju ruske i kineske kompanije koje grade u Srbiji, pre svega, oko Pupinovog mosta i oko železnice. Izražavala je nezadovoljstvo javno i govorila kako nije sve kako treba u poslovanju sa tim firmama. To je tako bilo. Od Ruske Federacije do Kine, Azerbejdžana i Srpsku pravoslavnu crkvu je vređala čak u tom naletu sveopšteg ludila. Dakle, ona je tu uključena kako bi uvela američku kompaniju na srpsko tržište koja ovde uzima mnogo veću cenu nego što je to bilo predviđeno, nego što to košta. To je suština. Pravo na repliku ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

Znate šta, ja vam preporučujem da krenete malo kroz Srbiju, pa da vidite koliko gradilišta i radilišta ima, pa da onda kažete da li je premijer Ana Brnabić u pravu ili nije. Tad imate pravo, ali da budete zaista iskreni.

Još nešto – što se niste vi žalili? Kao Aleksandar Šešelj, napišite žalbu Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da uredba Vlade Republike Srbije sadrži diskriminatorske odredbe i eliminacije ponuđača koji bi da učestvuju u postupku javne nabavke. Tog trenutka mora da se zaustavi postupak prikupljanja ponuda i da se o vašoj žalbi odlučuje u Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Što niste? Ko vam to brani? Tih 60.000 dinara što će da se uplati taksa?

Ako pitate, američku administraciju u Srbiji predstavlja ambasador, to je ovaj kako vi zovete Skot. Taj isti ambasador je delegiran od predsednika SAD Trampa. Nisam ja crtao Trampa na majici, nego vi ovde u Skupštini Srbije. Nisam ja crtao „Behtel“ Možda ste vi. Ja to ne znam, ali sva sreća što te vaše slike u Vladi Republike Srbije ne važe ništa. Izvolite. Prvo, zato što smo jako glupi mi smo podržali Donalda Trampa na predsedničkim izborima. Mi smo smatrali tada da je bolje za srpski narod da mi ne budemo njima u fokusu, a i vodili smo se time što je njega Vladimir Putin pre toga već podržao i pozitivno se o njemu izjašnjavao.

To je uplatio Aleksandar Vučić. Odakle mu pare, ne znam. Ja kada budem malo pametniji, kada budem imao dva miliona evra, idem direktno u Vašington, uplaćujem u fondaciju Klinton, da posle mogu da kažem da sam i ja pametan. Vi imate iskustva sa nošenjem likova na majicama, gospodine Arsiću, i ne mogu da raspravljam na tu temu sa vama. Vi zaista o tome znate mnogo više nego ja, ali stvar je u tome da, ukoliko imamo nekog ko osvedočeno samo služi američkim interesima u Vladi Republike Srbije… Mi o tome govorimo od 2014. godine, a vi ne reagujete, nije da je to sada palo sa neba.

Da li vi vidite da je i pola vaše poslaničke grupe, i vašeg članstva, i vaših glasača, i ministara u Vladi, njome nezadovoljno, a ne smete joj ništa. Vi njoj ne smete ništa zato što je ona eksponent američkog interesa u Vladi Srbije. To je to. Valjda je mogla ta agencija sama to da vidi. Koja to agencija može vama da se suprotstavi kada ste stavili, prvo, sve vaše ljude u te agencije, a drugo, što od Ustavnog suda, od sudstva, do svih tih agencija… Oni ništa ne reaguju, uopšte se ne oglašavaju ni na šta. Jedino mogu da se oglase kada neko ne prijavi imovinu na vreme i da ga kazne sa 50.000 dinara i to je ono čemu služe.

Vidite, mladi kolega, ja ne mogu da sakrijem šta sam radio kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ne samo da nemam nameru to da krijem, već mi za većinu stvari koje sam radio uopšte nije žao.

Zato da bi ukazao svetskoj javnosti na kršenje ljudskih prava i Vojislava Šešelja, i Martića, i Karadžića, i Mladića, i svih Srba u Haškom tribunalu.

Tu je razlika između mene i vas. Izvolite. Vrlo pošteno od vas, gospodine Arsiću, ali bojim se da od ljudi koji su se nekada borili protiv tog američkog imperijalizma i hegemonije nad tim manjim istočnoevropskim državama vi ste danas postali njihovi saveznici. Bil Klinton je bio predsednik SAD u vreme kada je ova zemlja bombardovana 78 dana, poginulo je više od 2.500 ljudi, a učinjeno je više od 100 milijardi dolara materijalne štete. To je procenjeno. Uveli su nam dva puta sankcije, upropastili su našu privredu, učinili su život u Srbiji jako teškim. Na kraju, oteli su nam Crnu Goru, oteli su nam Kosovo i Metohiju, sad nas teraju da priznamo nezavisnost Kosova i ko zna šta sve hoće sa nama, uključujući i dalje rasparčavanje naše teritorije. Podržali ste Hilari Klinton, njegovu ženu. U Vašingtonu je vaš predsednik uplatio dva miliona dolara. Posle toga je došao na televiziju i kad ga je pitao Gorislav Papić u emisiji RTS „Oko“ – zašto ste to uradili, on je rekao – zato što sam pametan. Nemojte da pričamo kao da se to nije desilo. Sa druge strane, vas danas podržavaju i Toni Bler, i Gerhard Šreder, i Alfred Guzenbauer, i Ketrin Ešton, svi osvedočeni neprijatelji Srbije koji su učestvovali u našem bombardovanju su vaši savetnici i savetnici u vašoj Vladi. O čemu vi pričate? O kakvom patriotizmu vi pričate? Toni Bler vam koordinira rad u Vladi i plaćate ga iz budžeta, drži vam predavanje i svi oni. Dajte da kažemo bobu bob.

Zaista ste mnogo stvari ispričali. Većina Srba je ljuta zbog svega onoga što se dešavalo, od nekih pojedinaca, država, ali Aleksandar Vučić i Republika Srbija vode politiku u svom interesu, jer pobedio je kandidat kog ste vi podržali. Što patkari još šetaju kroz Beograd? Što nas još prisiljavaju da priznamo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu? Što nas još teraju da se odreknemo Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini? Nije. Pa čiju ste sliku onda nosili? Njegov problem, njegova zemlja, vodi je u skladu sa njenim interesima. Jesmo mi neki interes ostvarili, odnosno je li Amerika ostvarila neki svoj interes koji su u suprotnosti sa našim ciljevima i interesima? Nije. Ne može Srbiju niko da voli više od Srba, zaboravite na to, i ne može niko više da je poštuje nego Srbi i na žalost ne može niko više da je nanese štete, nego pojedini Srbi kao što su Bastać, Đilas, Tadić i kompanija.

Pre svega, osnovno zbog čega smo se mi opredelili na takav potez je da pozovemo sve Srbe koji žive u Americi da glasaju za Trampa, jeste i presudno je bilo što ga je podržao Vladimir Putin i o njemu se pozitivno izrazio. To je za nas bilo presudno. Dakle, kako god se promenilo ili nije promenilo stanje u odnosima Amerike i Srbije, svakako je bolje nego da je na čelu SAD Hilari Klinton koja ima svoj spomenik danas u Prištini i kojoj su se klanjali kosovski Albanci. Da li će Tramp da nešto uradi što bi bilo spektakularno i nešto što bi bilo drastično drugačije u odnosu na istorijat naših odnosa, pa teško da će doći da podrži onog predsednika i onu Vladu koja je uplatila pare u predizborne svrhe kampanji Hilari Klinton. To nije realno da se dogodi. Vi govorite, gospodine Arsiću, o tome kako je srpski narod ugrožen i Republika Srpska i Crna Gora i tako dalje. Upravo ti koji pišu ove zakone, koji dolaze ovde da drže predavanja u Narodnoj skupštini, koje Narodna skupština sluša i Vlada prema kojima je poslušna, upravo ti rade na procesu dugoročnog rasrbljivanja na celom Balkanu, u svim ovim zemljama o kojima smo rekli. Pogledajte šta se dešava u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, osim što su od Srba napravili svoju naciju, od srpskog jezika hoće da naprave svoj jezik, mrze Srbe više nego što su ih ustaše mrzele u vreme Drugog svetskog rata. Sada su udarili i na srpsku crkvu. Vlada Republike Srbije, ukoliko je odgovorna, a i SNS treba da preduzme sve mere i sve korake kako bi se to sprečilo, jer valjda je svima danas jasno da Crna Gora više nije Srbiji prijateljska država.

I zato SRS bi želela odavde da pozove sve srpske patriote, srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori da dođu na veliki skup u Nikšić 21. decembra, pod pokroviteljstvom Mitropolije crnogorko-primorske i da izraze podršku borbi za opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori, što je na žalost trenutno potreba za opstanak našeg naroda u Crnoj Gori. Zahvaljujem kolega Šešelj. Izvolite, kolega Filipoviću. Hvala predsedavajući. Pa znate šta, neko je nekada nosio majicu predsednika SAD, Donalda Trampa, pa očekujemo da u narednom periodu se ponese majica Marka Bastaća, Dragana Đilasa i ostalih. Srpska napredna stranka i njeni funkcioneri nikada nisu radili protiv interesa svoje zemlje. Uvek su sa ponosom isticali i svoju zastavu i svoje junake i svoje heroje i uvek se borila da zaštiti interes Srbije, ali ne tako što smo navijali da negde na nekim izborima u drugim zemljama pobedi neki kandidat za predsednika, jer znamo da svaka sila ima svoje interese, svaka sila se određuje prema svojim interesima i interesima svoje zemlje i svog naroda.

Interes Srbije nije ni da nosi majicu, niti zastavu bilo koga. Interes Srbije jeste da ponosno sa glavom gore razgovara sa svima u svetu i sa Trampom i sa Putinom i sa predsednikom Kine i Indije, Brazila, bilo koje druge zemlje u svetu. Mi nikoga ne odbacujemo, ni sa kim ne želimo sukob, ni sa kim ne želimo da zatvaramo vrata bilo kome. Zato u Srbiju dolaze investitori i sa zapada i sa istoka i sa juga i sa severa. Zato u Srbiji možemo da se pohvalimo rastom iz godine u godinu. Zato kažu međunarodni eksperti finansijski da nije nemoguće da Srbija dostigne rast od 7% Zato u Srbiji imamo novih 300 hiljada radnih mesta u prethodnih šest godina. Zato smo u Srbiji došli do prosečne plate od 500 evra. Zato smo u Srbiji došli do toga da možemo da pomažemo i penzionerima jednokratno i da povećavamo penzije zato što vodimo odgovornu, stabilnu politiku. Zato što smo partneri sa strancima iz svih meridijana. Zato što ne vodimo sukobe. Zato što smo odgovorni prema svojoj zemlji. Naravno, to ne znači da smo manje patriote od onih koji pozivaju da se ovima ili onima zatvore vrata, da sa ovima ili onima se ne razgovaraju, a onda licemerno nose da bi se dodvorili nekome majice ovih ili onih predsedničkih kandidata iz nekih drugih zemalja. Mi nosimo samo i jedino zastavu Srbije i obeležje Srbije i tako će da ostane do kraja.

Mi se ne stidimo da smo nosili majice sa likom Donalda Trampa i ukoliko smo mi to radili, po vašem mišljenju, da bi se mi nekome dodvorili i to prihvatamo. Opet mislim da je to bio mnogo bolji potez nego da smo uplatili dva miliona evra u nečiju fondaciju u predizborne svrhe kampanje Hilari Klinton kao što ste to vi uradili da biste se dodvorili. Mislim da je bolje nošenje majica nego dva miliona evra za Hilari Klinton. Mi smo nosili majice Donalda Trampa.

Zašto ste vi tada nosili te majice gospodine Filipoviću? Mi nikada nismo stranku menjali, a vi ste prevrnuli tri stranke, pogotovo ovu stranku koju najžešće napadate, vi ste nekada bili istaknuti član te stranke. Ukoliko mi treba da nosimo Bastaća na majicama, mi se ne stidimo što smo mi u koaliciji sa Markom Bastaćem na Opštini Stari Grad i to nije nikakva tajna. Ukoliko postoji neki kriminal, molim lepo, istražni organi da to sve pohapse, sud da osudi i sve ostalo da vidimo ko je tamo umešan u to, da li to postoji, da li su neki radikali ili su neki drugi. Ja se bojim da bi se desila ona situacija kao u Požegi, možda, nemojte to da zaboravite.

Radikali nisu bili uhapšeni. Ukoliko mi treba da nosimo Bastaća na majicama, onda naprednjaci treba da nose Nenada Čanka, koalicionog partnera SNS na nivou grada Novog Sada čija stranka tamo ima članove Gradskog veća i javna preduzeća „Vodovod“ i „Tržnice“ pod svojom kontrolom. To je vaš koalicioni partner. Vi ga držite u Novom Sadu i molim vas nemojte to da izbegavate i onda se pohvalite i time. Izvolite kolega Filipoviću. Pa, ovako izgleda kada neko pobrka lončiće ili kada mu Marko Bastać stavi kesu na glavu pa pobrka gde je i šta priča i gde se nalazi. Pa, ko ima u glavi, ko nema u glavi, bitno je da imamo obraza i časti, a ko ima obraza i časti on ne sedi sa Markom Bastaćem u vlasti, pa čeka onako, uhvatio se onako za onaj končiće vlasti poslednje koji vise sve do marta, aprila meseca, ne bi li neki dinar još izvukao preko Marka Bastaća iz opštine Stari Grad. Pa, se sećamo i onih upravnih odbora čuvenih Đilasovih, jel tako beše kolega Markoviću, upravnih odbora u kojima su sedeli isto tako do poslednjeg trenutka vlasti Dragana Đilasa. Nemojte da govorite samo vi o časti i moralu. Ja nikada nisam krio svoje političko opredeljenje. Moje političko opredeljenje jeste Srbija, jesu interesi Srbije. Tu gde su interesi Srbije zastupljeni, tu sam, uz Aleksandra Vučića, SNS, Vladu Republike Srbije, ljude koji otvaraju radna mesta, ljude koji ne koriste kesu, kao način komunikacije sa svojim prijateljima, kumovima ili političkim neistomišljenicima, ljudima koji ne uzimaju koverte od investitora, ljudima koji ne uzimaju mito da bi se podizale zgrade. U Srbiji imate preko 40.000 gradilišta. Koliko imate na Starom Gradu, da čujemo to? Koliko investitora i ko im je uzimao rekete prethodnih 30 godina? Ko? Bastać, ekipa belingar i ostali lopovi, jel oni? I sa njima se ponosite, okej, svako od nas ima svoj obraz. Svakome neka služi na čast šta je radio i šta radi. Nama služe na čast fabrike, preko 200 fabrika, preko 300.000 radnih mesta, privredni rast, smanjenje javnog duga, to je ono što ide na čast SNS i Aleksandra Vučića. Vama idu kese, pokušaj ubistva, kriminal, korupcija, mafija. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. Prvo, jasno je vaše političko opredeljenje gospodine Filipoviću. Vaše političko opredeljenje i ideologija jeste vlast i to vi niste krili i ja to podržavam sasvim legitimno sa vaše strane, sasvim u redu. Srpska radikalna stranka je u koaliciji u opštini Stari Grad. Ukoliko tamo postoji neki kriminal, ukoliko vi tamo nešto znate o tome, a vidim da znate i za pokušaj ubistva i za krađe i za sve živo, molim vas, tužilaštvo kao ovaj vaš Vučević što je išao da prijavi Vučića, tako vi idite prijavite Bastaća, tamo sve da pohapse, apsolutno to podržavamo. Vi danas u Srbiji u Novom Sadu podržavate Nenada Čanka, koji svakog dana poziva na nezavisnost Kosova, na nezavisnost Vojvodine, govori o Srbima kao genocidnom narodu koji je izvršio genocid u Srebrenici i potpuno se slaže sa bombardovanjem Srbije i otvoreno je jedan srpski izdajnik i separatista. Evo, šta će reći za vaše koalicionog partnera, čovek koji sedi baš pored vas kako ga on zove. To je vaš koalicioni partner.

U opštinama Tutinu, Priboju i Prijepolju, vi ste u koaliciji sa SDA Sandžaka, stranka Demokratske akcije Sandžaka, čiji predsednik Sulejman Ugljanin, kaže za Srbiju da je fašistička država, da su Srbi genocidan narod koji je osim genocida u Srebrenici počinio i genocid u Sandžaku još pre 1.000 godina, kada je taj ratni zločinac bio Stefan Nemanja, poziva na separatizam u Sandžaku i govori sve najgore o Srbiji, Srbiju karakteriše fašističkom i o srpskom narodu. To su vaši koalicioni partneri. Zašto vi to krijete? Vi kažete – otvaraju se radna mesta, otvaraju se fabrike itd. odlično, samo da se otvaraju radna mesta i nekako je na neki način i pošteno da vi u tome učestvujete sada kada se otvaraju radna mesta, kada ste mogli sve one godine da učestvujete i da budete član onih stranaka koje su ta radna mesta zatvarala. Pravo na repliku, narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite, kolega Filipoviću. Trla baba lan da joj prođe dan i tako od ujutru do uveče. Mogli bi da čuju, siguran sam da će biti još jedna replika, da kolega kaže šta njegovi prijatelji Bastać, Đilas i ostali rade u Evropskom parlamentu, dok pljuju Srbiju, dok pozivaju evropske parlamentarce da intervenišu u Srbiju, dok govore sve najgore u svojoj zemlji? To je verovatno mera patriotizma. Broj upravnih je sigurno mera patriotizma ili cena vašeg obraza. Jel se cena vašeg obraza meri u kvadratima ili u evrima? To treba da kažete građanima Srbije. Treba građanima Srbije da kažete i to, a ja ću vama reći, nije problem, teško je u cenzusima na sledećim izborima za vas kao takve, zajedno sa Bastaćem, ali biće radnih mesta i za vas. Radimo na tome da svi građani Srbije imaju radno mesto. Bastać će imati svoje radno mesto negde u Zabeli, Mitrovici, gde već. Dođe vreme, svako greši u mladosti i nosi neki greh, pa tako i vi, ali nemate pravo da obmanjujte građane Srbije. Nemate pravo da ih lažete. Građani Srbije od vas slušaju 20 godina o vašem patriotizmu, a taj patriotizam se sve samo na upravne odbore, na stanove, na pare, na mito, na korupciju. Gde god ima vlasti, ima i slasti, a ima i vas i vi biste svuda u vlast. Uopšte nije problem ko je to. Vama ne smeta ni da li je patriota, nije, separatista, nije. Pa tako i sa „pazl gradovima“, pa ste to podržavali. Primerenije nego da ste u Skupštini.

Prvo, mi nismo to ni krili, da smo učestvovali u tim upravnim odborima, gde su naknade bile 20.000 dinara i to nije nikakva tajna, niti smo se mi tamo bavili kriminalom. To može da se istraži. Gospodin Marković laže, ali nije važno. Ako postoji neki kriminal, sve to molim vas pohapsite i ako su radikali uopšte nemamo pardona na sve to. Ali, kako je moguće da se vama poštenima, vama pravednima, vama istinoljupcima, vama najboljima, najpametnijima, još ne znam kakvi ste sve najbolji na svetu, omaklo da tog istog najvećeg lopova, zlikovca Dragana Đilasa izaberete na mesto predsednika Košarkaškog saveza? To je bio naprednjački kandidat za predsednika Košarkaškog saveza. Kao što ste kadrirali u Fudbalskom savezu, postavili ste gospodina Slavišu Kokezu, kao što ste kadrirali u Vaterpolo savezu, postavili ste gospodina Zorana Babića, tako ste isto u Košarkaškom savezu postavili gospodina Dragana Đilasa. Taj Dragan Đilas se vama javno zahvaljivao. Da nije bilo tog Dragana Đilasa, ta stranka u kojoj ste vi sada član ne bi nikad ni postojala. Vi njemu treba da podignete spomenik. Što se tiče stanova, jedini radikali koji su uzimali te stanove i koji su dobili stanove od države i koji su posle to morali da plate, jesu Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić i Dragan Todorović. To su ti stanovi o kojima vi pričate. Ukoliko vam to smeta i mislite da nije bilo kako treba, molim vas idite na Andrićev venac u Predsedništvo, obratite se predsedniku Vučiću i recite – znate šta, vi ste ukrali one stanove dok ste bili na vlasti. Pravo na repliku, narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite. Da se ovde ocenjuje broj ili količina gluposti, kolega bi desetku dobio, ali nismo u pačijoj školi, pa nažalost ovde nema ocena. Nema ni opisnih ocena. Ocene daju građani na izborima, a bojim se da ćete vi sa tog roditeljskog na izborima da pobegnete. Znate šta o stanovima, možemo i o tome. Zna se svojevremeno dok je poslovni prostor držao Bastać sa svojim klanom mafijaškim na Starom Gradu, dotle niste mogli da pronađete gde je 200 stanova i lokala koji su bestraga nestali sa opštine Stari Grad, a vi ste sve to podržavali. Oni upravni odbori Đilasovi, nisu tako jadni, 10, 20 hiljada, koliko ste rekli, bilo je negde oko 38, 40 hiljada dinara. I tamo imate određenu obavezu, da vodite računa o funkcionisanju tih javnih preduzeća, da učestvujete u radu, a vi ste rekli da niste ništa ni radili. Naravno, pa vi ništa i ne radite. Dobro je da priznate to u direktnom prenosu, ali mi je žao što građani Srbije koji slave slavu, pa trebaju da isfinansiraju tu slavu, pa treba da rade da bi zaradili taj novac, čuju da neko za 117.000 plate ne radi ništa, da za 40.000 nije radio ništa, a samo kukate i pričate o socijali. Znate, mnogo je teško čoveku koji teško živi, koji se muči u Srbiji, nije lak život ovde. Raste standard, ali nije lako, da čuje od političara da kaže da 40.000 dinara nije ništa, a još nije ništa ni radio. To o vama govori.